Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

To je zatím k omluvám. Nejdříve bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Po těchto pevně zařazených bodech bychom se věnovali bodům z bloku druhé čtení zákony.

Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice.

Poprosím sněmovnu o klid.

Oprávněné osoby totiž postupně odcházejí a existují případy, kdy se oprávněné osoby nedočkají finančního odškodnění, protože v mezidobí od podání žádosti zemřou. Stát, který se v minulých letech přihlásil k zodpovědnosti za odškodnění těchto případů, by určitě neměl být vůči těmto stávajícím problémům aplikace zákona nečinným.

Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím dalšího v pořadí s návrhem na změnu programu a tím je pan poslanec Marek Černoch. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo paní místopředsedkyně. Minulý týden tady proběhla ve Sněmovně velmi vášnivá debata ohledně Energetického regulačního úřadu, a proto bych chtěl dnes navrhnout nový bod Sněmovny, a sice: Usnesení Sněmovny k výplatě podpory obnovitelných zdrojů. Bod navrhuji zařadit dnes za první pevně zařazený bod ohledně příspěvku pro tělesně postižené. Myslím si, že je velký šok v tom, co se dnes děje s podporou obnovitelných zdrojů, a že se vláda opět chystá nelegálně solárním baronům pomáhat. Pravděpodobně většina z vás se na konci loňského roku setkala se sporem mezi vládou a Energetickým regulačním úřadem o to, jestli se může, nebo nemůže vyplácet podpora ve výši 42 mld. korun. Tato obří částka se týká výplaty pouze v roce 2016, kdy každý z nás může ušetřit na energiích přibližně 15 % celkové ceny naší složenky. Jsou to obrovské peníze, které jsou již roky vypláceny jako veřejná podpora na dobré slovo bez schválení Evropské unie.

Všichni ministři průmyslu a obchodu se tvářili, že žádné šetření oprávněné podpory v Bruselu ani neexistuje. ERÚ musí ze zákona zejména chránit spotřebitele a výplata veřejné podpory pro solární barony tedy musí striktně být podle práva a v naprostém souladu se zákony.

Tuto větu ERÚ vždy napsal do svého cenového rozhodnutí.